Mimochodem, když jste zmiňoval tu debatu o státních pojištěncích a postěžoval jste si, že jsme vás přehlasovali, tak váš hlas při tom hlasování určitě chyběl, stejně jako jste tady chyběl v noci, když jsme tu argumentovali s vašimi kolegy, a nemohl jste tedy ani vyslechnout naše argumenty a argumenty pana ministra Válka. Proto prostě tady vykládáte věci, které nejsou pravda. Já nebudu komentovat všechno to, co říkal tady pan předseda Andrej Babiš, jenom bych chtěl zmínit několik souvisejících faktů. Hlavním důvodem této schůze a to je potřeba si říct je to, že máme před volbami, žádné faktické důvody pro to nejsou. A dalším důvodem té schůze je, že se Andrej Babiš chce vymluvit nebo chce něčím zakrýt svoje problémy, svoje osobní problémy, které má.

Mrzí mě, že jste se uchýlil k těm osobním věcem, které bych ani od vás vlastně nečekal.

Ale prosím, chceteli, budeme se bavit i na této úrovni. Já se ale budu spíš zabývat tím, co naše vláda udělala, čeho jsme dosáhli a jak jsme i během těch osmi měsíců, necelých devíti měsíců, dokázali napravit spoustu věcí, které vaše vláda s bezradností, neznalostí, neschopností nebo proto, že hájila něčí osobní zájmy, nedokázala udělat. Důvody tedy, proč tady dnes jsme, a které jsou tady prezentovány, jsou pouze zástupné.

Ukazuje se ale, že naše země, Česká republika a váš projev byl toho dobrým příkladem, a kdo z občanů se na to díval, tak to jistě posoudí sám ukazuje se bohužel, že naše země nemá konstruktivní opozici. Nemá opozici, které jde o české občany, která chce v těžkých dobách táhnout s vládou za jeden provaz, pomoci řešit problémy, které tu jsou, zapomenout na to, co nás rozděluje, a podporovat to, co je občanům této země společné a prospěšné. To vás vůbec nezajímá, a i dnešní schůze a vaše vystoupení je důkazem toho, že vám jde o rozvrat, o uchopení moci za každou cenu, že se neohlížíte na to, co se děje kolem, jakým problémům skutečně občané čelí, jakým problémům čelí Evropa, že bez ohledu na ruskou agresi vůči Ukrajině i vůči Západu a jejím ekonomickým a politickým důsledkům pro celou Evropu tady rozpoutáváte toto hlasování o nedůvěře. Někdo by si mohl myslet, že se vám celá ta situace hodí a líbí. Já pořád ještě doufám, že to tak není, protože tady jde o mnoho a jde tu o dobrou budoucnost nejen naší země, ale i celé Evropy. A já začínám přemýšlet nad tím, jestli vám opravdu jde o totéž, i poté, co jsem slyšel vaše slova. A než se dostanu k těm věcným věcem, dovolte mi ještě na vaši adresu, pane předsedo, říct jednu poznámku. Já jsem si dlouho myslel, že ty věci, které se vám nedařilo vyjednat v Evropě nebo které jste odsouhlasil v neprospěch obyvatel této země, jste udělal kvůli svým zájmům, kvůli tomu, že jste sledoval svůj osobní prospěch. Ale já si začínám v poslední době, když vás poslouchám, myslet, že jste to udělal nevědomě, že vy jste vůbec nevěděl, co se na té Evropské unii odehrává, kde se rozhoduje, jakým způsobem se rozhoduje. Že když jste odsouhlasil Green Deal, což jste udělal, tak jste vlastně ani nevěděl, co děláte a jaký to bude mít dopad na české občany. To je velmi smutná...

Tato vláda má za sebou necelých devět měsíců tvrdé práce ve velmi složitých podmínkách. Část těch složitých podmínek je dána mezinárodní situací, ale část věcí jsme prostě zdědili po svých předchůdcích. A já bych rád hlavní část svého vystoupení věnoval rekapitulaci toho, co se nám podařilo za těch devět měsíců odpracovat, co se nám podařilo napravit, co se nám podařilo vyřešit, čemu čelíme a jak to řešíme. Prosím pěkně, nebude to žádná komplexní bilance, na to je ještě čas. Žádná vláda po devíti měsících, zvlášť v takto kritických podmínkách, nemůže dělat žádnou komplexní bilanci, ale připomenout si některé věci tady určitě můžeme. Rozpočet. Naše vláda zdědila návrh rozpočtu s obrovským deficitem.

To jsou návrhy a výsledky vaší vlády, to je to zadlužování. Nám bylo jasné, že v tom nemůžeme pokračovat. To je zdroj inflace, to je zdroj drahoty, to jsou věci, s kterými je potřeba bojovat, takže ihned po nástupu naší vlády jsme přepracovali státní rozpočet tak, aby byl protiinflační, aby byl úspornější, aby tak dramaticky nezadlužoval Českou republiku. Pokud bychom takto nepříznivý vývoj nekorigovali, státní dluh by se v průběhu několika let prakticky zdvojnásobil a do dvou let bychom narazili na dluhovou brzdu.

Ano, my jsme říkali, je potřeba pomoci těm, kteří jsou vládními zákazy v době covidu skutečně postiženi, pomozme jim, ale kam šly ty obrovské deficity?

Proč jste nás tak strašně zadlužovali?

Ano, my jsme ten rozpočet museli v průběhu roku upravit. Kvůli zmíněné ruské vojenské invazi na Ukrajinu, kvůli růstu cen potravin, růstu cen pohonných hmot, energetické krizi jsme museli v poměrně krátkém čase zasáhnout.